Takže otevírám podrobnou rozpravu. Do podrobné rozpravy mám dva přihlášené poslance, takže požádám o vystoupení paní poslankyni Věru Kovářovou a připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.